Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 155, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Dále bych vás chtěla informovat, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, sněmovní tisk 416, rozpočtové určení daní.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno 169 přítomných, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Proti?

I tento návrh byl přijat. Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy z grémia.

Dle dohody grémia budeme hlasovat o návrzích poslanců z poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů a nezávislých jako o celku.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno 169 přítomných, pro 81, proti 76. Návrh byl zamítnut.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 170 přítomných, pro 61, proti 83. Návrh byl zamítnut.

Tento návrh předkládá i pan poslanec Kučera na úterý 8. 12. v 17 hodin.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Hlasování končím.

Jeden sice byl na pátek, ale druhý byl na tento týden.

Ano.

Prosím, máte slovo.